Děkuji. O procedurálním návrhu, který tady zazněl, tudíž budeme hlasovat bezprostředně.

Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Vracíme se tedy ještě do probíhající rozpravy. Nyní s přednostním právem vystoupí pan ministr Jurečka. Následuje paní poslankyně Peštová.

Nyní tedy z místa byla přihlášena paní poslankyně Peštová jako zatím poslední přihlášená v rozpravě. Prosím, kolegyně a kolegové, abychom se ztišili. Děkuji, že tady je taková velká účast najednou. Já bych ráda, pane ministře, slyšela od vás a proto jsem se znovu přihlásila co vás motivovalo k tomu, abyste dal ten pozměňující návrh, o kterém jsem zde mluvila. Mě by opravdu zajímalo, co vás k tomu motivovalo.

Proč to řešíte teď, proč to řešíte populisticky teď? Vidím tady starší poslance, takže určitě budou kývat se mnou, že ano, byla tady. A všichni si uvědomili proto to byla ta sametová revoluce, protože kdyby ta debata tady nebyla, tak to dopadlo mnohem hůř. Já chci slyšet, co vás k tomu motivovalo. Pan ministr se hlásí s faktickou poznámkou. Prosím, pane ministře.

Já jsem ve druhém čtení tento pozměňující návrh řádně odůvodnil.

Prosím.

Děkuji.

Je zájem o závěrečné slovo navrhovatele? Zpravodaje? Také ne.

Připomínám, že zde zazněl také požadavek, ono hlasování, na stažení pozměňovacího návrhu panem ministrem Jurečkou, pozměňovací návrh A2. Prosím ještě jednou, kolegyně a kolegové, o ztišení a vyslechnutí pana zpravodaje, prosím. Vážená paní předsedkyně, vážení ministři, kolegyně, kolegové, já bych právě i v návaznosti na slova paní předsedkyně navrhl, abychom ještě před schválením hlasovací procedury hlasovali o avizovaném stažení pozměňovacího návrhu A2, který v rozpravě přednesl pan poslanec Jurečka. Děkuji. Nyní tedy přistoupíme k hlasování o stažení pozměňovacího návrhu A2. Ptám se, kdo je pro stažení tohoto pozměňovacího návrhu?

Návrh byl přijat. Prosím, pokračujte. Teď bych vás seznámil s návrhem hlasovací procedury tak, jak ji doporučil a schválil výbor pro sociální politiku. Je to sněmovní tisk 301/2. Návrh na zamítnutí tohoto tisku nebyl podán. Měli bychom jako první hlasovat návrhy legislativně technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu přednesené ve třetím čtení. V tomto případě se to týká legislativně technických úprav, které navrhl pan poslanec Výborný a načetl v rozpravě.

Dále to je pozměňovací návrh B1 poslance Víta Kaňkovského. Dále B2, opět můj poslanecký návrh společně s dalšími kolegy.

Ještě jsem zapomněl sdělit, že pokud bude schválen pozměňovací návrh B2, již nebude hlasovatelný pozměňovací návrh C1. Tolik návrh procedury. Je nějaký protinávrh k této proceduře?

Budeme tedy postupovat podle této procedury. Prosím, pane zpravodaji. Jako první budeme hlasovat legislativně technické úpravy přednesené ve třetím čtení panem poslancem Výborným.

Legislativně technické úpravy byly přijaty. Prosím, pokračujme. Nyní už budeme hlasovat jednotlivé pozměňovací návrhy.